Pavel Blažek: Pro návrh. Marian Bojko:

Jana Černochová: Pro návrh.

Dolínek Petr: Nepřítomen.

Milan Feranec: Proti návrhu. Petr Fiala: Pro návrh. Radim Fiala: Pro návrh.

Jaroslav Foldyna: Nepřítomen.

Miroslav Grebeníček: Proti návrhu. Stanislav Grospič: Proti návrhu.

Milan Chovanec: Omluven, nepřítomen.

Je tomu tak. Hlasování tedy skončilo.

Deset minut.